Prosím, respektujme čas, který je pro ústní interpelace. Pan ministr Babiš tedy není, odpoví vám tedy písemně do třiceti dnů. Další je interpelace číslo osm. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové. Vážený pane ministře, nedávno jsem vás interpeloval ve věci platů policistů.

Je to problém nejméně stejně důležitý, protože samozřejmě souvisí s platy, ale i s přímou bezpečností. Jde o dva problémy plánované tabulky stavu policistů versus skutečný stav policistů a dále snižování plánovaného stavu policistů od roku 2010.

Pokud se podíváme na loňský rok, tak oproti plánovanému stavu chybělo k 1. lednu 52 policistů a ke konci roku 63 policistů, a to běží náborová kampaň, jejímž výsledkem je snížení stavu policistů o 11. Nejhorší situace je v okrese Cheb, kde chybí 21 policistů. To není moc dobrý výsledek, pane ministře. Co s tím hodláte dělat? Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci Romanu Procházkovi. Odpověď obdrží do třiceti dnů.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Předkládám interpelaci na pana ministra zdravotnictví jsem velmi ráda, že tady je ve věci předávání informací o zdravotním stavu pacienta ze strany lékařů a zdravotnického personálu.

Myslím tím skutečnost, že informace příbuzným o vážném zdravotním stavu pacienta nebo blížící se smrti jsou leckdy předávány například mezi dveřmi, na chodbě a jiných nedůstojných prostorách. Lékaři často nevědí, jak o této těžké situaci hovořit. Pokud jde pacient v terminálním stadiu do domácí péče, nemají příbuzní informace o dalších návazných službách, jako je například možnost terénní hospicové péče, ošetřovatelské služby či služby osobní asistence. Rovněž mnozí nevědí, že si nemocný může požádat o příspěvek na péči či zažádat o zařazení do hospice. Proto se vás, pane ministře, ptám, zda by bylo možné na lékařských fakultách a zdravotních školách vyučovat v rámci lékařské etiky komunikaci s pacientem a s příbuznými ohledně zdravotního stavu pacienta, zejména pokud se jedná o terminální stav. Dále vás žádám a prosím o podporu spolupráce mezi nemocnicemi a hospicovou péči a také o zvýšení informovanosti pacienta a příbuzných o dalších výše zmiňovaných návazných službách. Tato informovanost by mohla být zajištěna mimo jiné také formou propagačních materiálů těchto návazných služeb, které by pacient a příbuzní mohli získat již v nemocnici. Pane ministře, děkuji za odpověď.

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, problém, který jste zmínila, má dvě roviny.

My jsme opravdu medicínu a vztahy mezi lidmi hrozně převedli na technologickou úroveň a trochu nám z toho zmizel etický a lidský rozměr.

Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Můžeme pokročit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy propagace léčiv používaných při vakcinačních akcích.

Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě schvalování vakcinačních akcí jako naprostý výsměch právu v Evropské unii celé medicíně. Ministerstvo zdravotnictví totiž schvaluje vakcinační akce na zcela konkrétní vakcíny a těmto akcím navíc nedává žádný odborný obsah, jenom časový interval. Chtěl bych se zeptat, co s tímto hodláte jako nový ministr zdravotnictví udělat a jestli se chystáte napravit tento způsob povolování reklamy, který neodpovídá právu Evropské unie.